Opatření, které budeme dělat.

Tito lidé zastupují více jak 90 % vlastníků České republiky.

Tato vyhláška už byla změněna během dvou a půl měsíce, dneska už je platná, jenom podotknu hlavní rozdíl.

Původně jsme chtěli dělat většinu mokrých skladů, mokré sklady bohužel s nedostatkem vody, který dneska je ve všech regionech, a velké potřeby vody na kropení těchto klád musíme opustit, budeme jich mít jenom několik, ale budeme dělat tzv. suché skládky, že tam navozíme zpracovanou kulatinu, a teď musíme tuto kulatinu asanovat.

Děkuji panu ministrovi, měl bych ještě některé doplňující dotazy.

To je první otázka. Pak se chci zeptat: Odborníci upozorňují, že velmi účinným řešením by bylo vyhlášení nouzového stavu v těch nejpostiženějších lokalitách. Ty informace se liší.

Takže zaprvé navýšíme tam zhruba o 300 milionů dotací na obnovy lesů, které jsou jenom pro nestátní sektor.

Aby ti ostatní mohli prodávat dřevo, tak Lesy České republiky svoje dřevo zadrží.

Děkuji za slovo.

Jak chcete zabránit jejich odchodu.

Bylo by to zpětně?